Nechci zde mluvit již o krajích.

Bohužel ale je to systém, který navrhuje paní ministryně, který je ještě méně předvídavý pro jednotlivé školy než ten stávající.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, máte slovo. Chtěl bych jenom vzpomenout, že jako člověk, který se ve školství pohyboval a snad o něm něco málo ví, tak osobně považuji za největší problém školství to, že bylo zrušeno odvětvové řízení. Myslím si, že to je věc, která nikdy neměla nastat, protože jestliže vzdělávání je jedna z největších hodnot, tak jeho decentralizace rozhodně školství neprospěla. Co se týká novely zákona, tak o novele se diskutuje léta. Já sám jsem byl účastníkem mnoha sezení, mnoha kulatých stolů a v podstatě žádný výsledek se nedostavil. Ještě bych chtěl říct, že jako ředitel školy jsem si nikdy, orientačně ano, ale nedokázal přesně spočítat, kolik dostanu, protože to nevěděl ani kraj. A dneska je změna v tom, že pokud se naučí ten ředitel a musí se to, nebo má na to ekonoma, s těmi čísly pracovat, tak si myslím, že tak jak jsem si to modeloval, je ten návrh předvídatelný. Proč nemůže být současný systém spravedlivý? Velmi krátce se to pokusím vysvětlit. Kraj dostane peníze ve čtyřech kohortách. A jedna, ta pátá, je podle ústavní péče. Čili jedna věková kategorie je tři až pět let, druhá šest až čtrnáct, třetí patnáct až osmnáct a čtvrtá devatenáct až dvacet jedna.

Takže když tyto čtyři kohorty dostane kraj a začne je rozpracovávat do svých normativů a teď se omlouvám, nevím přesný počet, jestli je jich 14 , tak samozřejmě že objem prostředků podle té sítě v kraji je rozdílný. Takže ani nemůže nastat situace, že bude stejně financován obor v jednom kraji, druhém kraji, ve třetím kraji. Protože tam hraje výraznou roli osídlení, věková struktura a všechno ostatní. Tak proto jsou ty rozdíly tak zásadní. A jenom bych chtěl říct ještě takovou poznámku, že v minulosti se již takto školy financovaly, a rozhodně si nemyslím, že to, co bylo v minulosti, bylo všechno zásadně špatné. Ředitel věděl, s jakými prostředky pracuje, fungovalo to a mohl se skutečně věnovat rozvoji školy, kvalitě vzdělávání a nebyla to honba za penězi a za projekty všeho druhu, aby škola měla na rozvoj, na platy apod. Nicméně tak jak je ten zákon připraven, přesto podávám návrh na prodloužení lhůty pro projednávání návrhu zákona, a to o 30 dnů, čili na 90 dnů celkem.

Děkuji. Není tomu tak.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych poděkovat za proběhlou rozpravu, a ačkoli názory na to, jak co nejlépe změnit financování regionálních škol, se různí, jsem ráda, že se shodujeme na tom, jaký ten stav v tuto chvíli je, a že především musíme začít konat. Jsem připravena v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně samozřejmě být k dispozici včetně svých kolegů, a nejenom v rámci podvýborů a výborů, školského výboru, ale i v rámci separátních setkání k tématům, která vás budou zajímat, odpovědět na všechny otázky tak, aby míra srozumitelnosti pro vás byla co nejvyšší a informace co nejčetnější. Co se týká návrhu na prodloužení lhůty mezi prvním a druhým čtením, jak zazněl z úst pana zpravodaje Petra Kořenka, tak s ním souhlasím. Děkuji vám a samozřejmě žádám Poslaneckou sněmovnu o průchod prvním čtením. Děkuji paní ministryni a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Dovolím si upozornit na vystoupení pana poslance Fialy, který upozornil na nutnost provázání a věnování se i problematice financování vysokého školství. A zazněl návrh na prodloužení lhůty o 30 dnů na projednání ve výborech. Předkladatel s tímto prodloužením vyslovil souhlas. Děkuji, pane zpravodaji. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, protože nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Fialy na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Proti?

Hlasování končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Není tomu tak.

Proti?

Hlasování končím.